Prosím pana premiéra o odpověď.

Já myslím, že po třech letech vím, kdo ve vládě funguje a kdo ve vládě nefunguje. Myslím, že to je úplně jednoduchá věc. Děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Černocha, aby přednesl svoji interpelaci na pana premiéra. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Pane premiére, dámy a pánové. Vy, jako předseda vlády máte zodpovědnost za své ministry, a proto vás interpeluji v otázce neprůhledných veřejných zakázek, které probíhají na Ministerstvu dopravy. Začnu veřejnou zakázkou na dodávky tabulek registračních značek. Tato zakázka byla dle mých informací opakovaně Ministerstvem dopravy vyhlašována a zrušována, přičemž pokaždé došlo k uzavření dalšího smluvního vztahu bez výběrového řízení se společností Hicon. Tato firma dodává registrační značky, nebo spíše dodávala 26 let, aniž by přitom vzešla z jakékoliv soutěže. Do dnešního dne společnost Hicon za dodávky registračních značek inkasovala od státu přibližně 4 miliardy korun. Šlo tak ze strany Ministerstva dopravy o udržování bezprecedentního stavu, kdy byly ústředním orgánem státu ze státní pokladny vypláceny enormní sumy peněz. Další otázka je otázka společnosti Kapsch, kdy nebylo schopno Ministerstvo dopravy připravit otevřené zadávací řízení na zadavatele a dodavatele mýtného systému, i když již od počátku plnění původní smlouvy se společností Kapsch bylo zřejmé, kdy tato smlouva skončí. Díky této kauze dostalo Ministerstvo dopravy dokonce milionovou pokutu od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro nezákonné jednání. Podobných případů je na Ministerstvu dopravy daleko více. Vaše vláda se předhání v projevech, jak bojuje proti korupci, a proto se ptám: Co vy jako předseda vlády, který máte zodpovědnost za své ministry, uděláte, jakým způsobem napravíte tento setrvávající stav? Jak je možné, že firma Hicon dodávala bez výběrového řízení registrační značky 26 let za 4 miliardy? Jaké vyvodíte kroky z toho, že Ministerstvo dopravy vědomě porušilo zákon, že za to dostalo milionovou pokutu? A jaké kroky konkrétně podniknete, aby zadávání veřejných zakázek nejen na Ministerstvu dopravy veřejná soutěž byly opravdu transparentní? Děkuji.

Tohle je opravdu, vážené poslankyně, vážení poslanci, strašně dlouhá historie.

To znamená, je to skutečně hodně dlouhá historie. To znamená, byla tady podepsána smlouva, ta smlouva potom přešla vlastně v rámci delimitace vůbec té působnosti z Ministerstva vnitra na Ministerstvo dopravy.

Tato smlouva byla pak následně v souvislosti s legislativními změnami v oblasti tabulek registračních značek několikrát dodatkována. Je to tedy stav, který trvá řadu let. Byl opakovaně prověřován Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Ten nikdy nedospěl k závěru o tom, že smlouvy jsou neplatné. To znamená, několikeré prověření tady proběhlo.

Jinak platí, že Ministerstvo dopravy od roku 2013 vypsalo tři tendry v otevřeném zadávacím řízení v této oblasti. Dvakrát však bylo nuceno zadávací řízení zrušit pro nedostatky v zadávacích podmínkách. V případě třetího tendru byly dne 1. listopadu posouzeny a vyhodnoceny podané nabídky a zadavatel následně vydá rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Čili k otázce zpochybnění toho postupu chci jenom uvést, že zmiňované historické smlouvy byly uzavřeny na základě, v souladu s tehdy platnými právními předpisy, které upravovaly oblast veřejného zadávání.

Čili tolik jenom velmi stručně k otázce registračních značek. Už jsem tady na interpelacích na tu věc několikrát reagoval. Platí, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném z moci úřední 9. září 2016 v souvislosti s uzavřením dvou dodatků ke smlouvě o poskytování služeb souvisejících s provozem systému výkonového zpoplatnění a vzhledem ke smlouvě o dodávce zajištění systému výkonového zpoplatnění rozhodl, že zadavatel, Ministerstvo dopravy, se dopustil správního deliktu. Za tento delikt mu uložil pokutu ve výši 1 milion korun.

A musím říci, že i za silné podpory vlády Ministerstvo dopravy vyvinulo extrémní úsilí směřující k tomu, aby otevřené zadávací řízení k zadání předmětné veřejné zakázky mohlo uskutečnit. Ani toto úsilí ale nevedlo k otevření této možnosti takovéto výběrové řízení uskutečnit. A současně Ministerstvo dopravy na základě úkolů z vlády připravuje otevřené výběrové řízení, které by mělo zajistit provoz mýtného systému poté, kdy uplynou nejvýše tři roky nejvýše tři roky na které byl tento dodatek uzavřen. Pan poslanec chce položit doplňující otázku? Prosím, máte slovo. Budu reagovat na vaši poslední odpověď. Zeptám se tedy, protože se tady jedná o obrovské částky v miliardách korun, jakým způsobem budete pokračovat dál v rámci vyvození zodpovědnosti. Protože někdo za toto musí být zodpovědný. A je potřeba, aby tito lidé byli jasně označeni, kteří za to nesou zodpovědnost.

Děkuji a poprosím pana premiéra o odpověď.

Respektive přijal k tomu nějaká další rozhodnutí. Do toho vláda těžko může zasahovat. Čili předpokládám, že celá věc bude definitivně posouzena ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.